Nicméně problematika zákona o sociálních službách, té velké, velmi očekávané novely, je v tuto chvíli v začátku. A pokud paní ministryně Maláčová svolává kulatý stůl, na kterém je ambice, aby byli všichni členové sociálního výboru této Sněmovny, a je ten kulatý stůl svolán na čtvrtek na 10 hodin, kdy má jednat Poslanecká sněmovna, tak je to nešťastné. Je to nešťastné a navíc to není svoláno do budovy Poslanecké sněmovny, ale pokud vím, do budovy ministerstva. Takže já vás chci požádat, paní ministryně, pokud organizujete takto důležité jednání, a já skutečně ho považuji za velmi důležité, tak vás velmi prosím, abyste sladila termíny i s možnostmi poslanců. Není to poprvé nejenom od vás, ale čas od času to tak dělá i Ministerstvo zdravotnictví.

Také děkuji. A nyní pan poslanec Bartošek. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo.

A chystá se zvýšení rodičovské, což je zhruba 8 miliard, máme zde jízdné, což je zhruba 6 miliard. A tady se jedná o jednu miliardu. A já tomu úplně nerozumím a hlavně tomu nerozumím z pozice sociální demokracie. Protože vy zcela vědomě jdete proti sociálním službám, proti svému programu.

Taková je realita. Děkuji za dodržení času a nyní pan poslanec Stanjura. Prosím, pane předsedo.

Reálně jsme to nevyřešili. Můj předřečník správně zmínil, když se podíváme na celkové výdaje státního rozpočtu, tak to, že se tři týdny nedaří vládě najít teď už tu jednu jedinou miliardu, je fakt nedůstojné. Je to možná tím, že vláda očekává, že klienti sociálních služeb nejsou nátlakovou skupinou, nejsou to ti, kteří přijdou protestovat před Úřad vlády, nejsou to ti, kteří budou organizovat petice a vytvářet tlak. A já tomu skutečně nerozumím. A když už jsem dělal ty analýzy, nic proti, tak nezapomeňme, že sociální služby také financují obce.

Bylo by to správné, abychom vlastně zjistili, kolik peněz tam jde, jaký je vývoj v těch jednotlivých městech a je to napříč politickým spektrem. Já jenom tak spekuluji, představuji si, kdyby většina hejtmanů byla jiné politické příslušnosti než vlády, jak by ti hejtmani vyváděli. Dneska se to přikrývá. Je to legitimní, já to nijak nezpochybňuji , ale... Také děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Richterová s přednostním právem po bloku faktických poznámek. Prosím, paní poslankyně. Já už nevím, jak to říct, aby to bylo pochopeno. Tady nikdo nevaří dávno provařené mléko, jak tady zaznělo.

U mě tu situaci vystihuje úplně jiné přísloví. Prosím vás, jde o to, že stále ti pracovníci, ti poskytovatelé řeší ten stejný stres jako v minulém měsíci. Už to tady zaznělo velice, velice jasně. Představte si, že se teď dozvíte, že tedy máte urychleně připravit projekt, který ale je pouze na ty terénní ambulantní, zejména preventivní služby, čili pouze na jeden segment toho, co potřebujete zaplatit, a že ho máte, ačkoliv jste ho chtěli připravit, plánovali připravit na leden, bleskově udělat tak, aby se začalo čerpat od října, ale i když to stihnete, tak ty peníze stejně mají být na tři roky. Já vím, paní ministryně tady říkala, že přece to lze čerpat i zrychleně, ale stejně realisticky to je nastavené tak, že to vychází skutečně na čerpání několika desítek milionů měsíčně.

A když si toto vše uvědomíme, tak nezbývá, než se zeptat zastupuje tady ještě vůbec paní předsedkyně Asociace krajů ty kraje? Myslím, že bylo více než zřetelné z toho, co tady zaznívalo, jaké skutečné hlasy chodí z krajů i z Asociace poskytovatelů sociálních služeb i z dalších, mnoha dalších organizací, že nad tím je opravdu velká pochybnost, jestli ta reprezentace krajů pořád zohledňuje skutečně jejich zájmy. Stejně tak nezaznívá, jak se mají právě ti největší poskytovatelé těch služeb, a sice neziskové organizace, vyrovnat s výpadkem na mzdách. Já jsem ráda, že tady můžu mluvit jako poslankyně zvolená za Prahu, za kraj, kde těch 153 procent dofinancováváme. Jsem ráda, že to považujeme v Praze za takto důležité, tuto oblast péče o potřebné, ale samozřejmě ani my se neobejdeme bez dopomoci z centrály.

Mě tedy zajímá na jednu stranu se tu říká, vše je vyřešeno, na druhou stranu, nic není uzavřené.